My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD ale smířeni nejsme. Tohle je naše země a žádný jiný stát nemá skutečné a přirozené právo o jejím osudu rozhodovat ani o jejím osudu hlasovat. Jestliže se vláda rozhodla ustoupit tomuto násilí z Bruselu, pak porušuje zásadu zakladatele našeho moderního státu Tomáše Garrigua Masaryka. Násilí je třeba se bránit, a ne mu ustupovat. Takovou vládu naše země nepotřebuje. Hnutí Svoboda a přímá demokracie proto znovu vyzývá tuto vládu k demisi. Povinné kvóty pro přijímání ilegální imigrantů jsou hrubým porušením suverénních práv České republiky. Povinností vlády bylo využít všech prostředků k obraně zájmů České republiky a jejích občanů.

Děkuji panu poslanci Tomio Okamurovi. Pan poslanec Simeon Karamazov je nepřítomen, je řádně omluven, pan poslanec David Kádner je omluven, nepřítomen, paní poslankyně Langšádlová je nepřítomna a omluvena, pan poslanec Lank má tedy slovo. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych tady nejdříve poděkoval, abych poděkoval lidem, kteří v této chvíli chrání naše bezpečí. Děkuji příslušníkům policie a dalších složek, kteří hlídají naše hranice a prostor České republiky před migrační vlnou. Děkuji pracovníkům cizineckých center, kteří konají těžkou a špatně placenou práci.

Chci tu jasně říci, že policisté a azyloví pracovníci dělají dobrou a záslužnou práci. Oni v tuto chvíli stojí v první linii. Oni brání bezpečnost naší země. A o bezpečnost tu jde především. O naši bezpečnost. Nepopírám, že mnoho těch, kteří se snaží dostat do Evropy, jsou v těžké životní situaci. My jsme však byli zvoleni občany České republiky a zodpovídáme se jim. My jsme odpovědní za to, že lidé budou moci klidně spát, že se nebudou muset bát o své děti.

Bohužel vláda podle mého, a nejenom podle mého, názoru nedělá dost. Především neudělala jednu věc: Nepodala žalobu proti povinným kvótám, přestože za sebou měla celý národ, celý parlament. V tom vidím selhání. Vláda prostě odmítla důsledně bránit základní národní zájem. Zájem bezpečnosti a suverenity země. To je důvod, proč navrhujeme referendum, v němž by si občané mohli vyslovit, zda jsou pro, aby se vláda proti nespravedlivým kvótám bránila soudně. Jako člen výboru pro bezpečnost si samozřejmě dobře uvědomuji, jaká rizika a hrozbu představuje současná migrační vlna. Ale ono ani není třeba být členem bezpečnostního výboru. Zkušení zahraničních experti nás varují zcela otevřeně. Pokud se nebudete bránit, pokud dovolíte, aby k vám přicházeli lidé, kteří nejen vyznávají jiné hodnoty, ale nemají vůbec žádný respekt k vašim hodnotám, je to váš konec.

K tomu já dodávám: pokud Česká republika dovolí, aby se o základních zájmech českých občanů rozhodovalo v Bruselu, je to náš konec. Dámy a pánové, nedovolme náš konec a braňme se. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážený pane premiére, kolegyně, kolegové. Snad každý z nás je denně konfrontován s dotazy občanů, které se týkají současné migrační krize, která podle mého názoru radikalizuje českou společnost. Mně se zdá, že máme najednou velmi velký počet odborníků na migrační azylovou politiku, že bychom jimi mohli naplnit ne jeden, ale několik výborů pro bezpečnost. A nyní vážně. Chtěl jsem pouze pár základních informací k tomu, že sociální demokracie je zodpovědnou politickou stranou, protože již začátkem tohoto roku přijala stanovisko k řešení zdůrazňuji k řešení migrační krize. Proto vyzvala Evropu, Evropskou unii, aby přestala dál váhat a aby jednala. Sociální demokracie přijala osm následujících opatření: Dodržovat a respektovat pravidla schengenského prostoru, zejména zajištění efektivní ochrany a kontroly vnějších hranic. Zároveň musí být definován evropský seznam bezpečných zemí. Dále, zesílit boj proti organizovanému zločinu a pašeráctví lidí, včetně misí společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie proti lodím pašeráků. Stabilizace zhroucených států v bezprostřední blízkosti Evropy, zvýšení diplomatického úsilí, včetně půdy Organizace spojených národů, se zapojením Spojených států amerických i Ruské federace. Zvýšit pomoc zemím, které se starají o zajištění bezpečí a ubytování uprchlíků na Blízkém východě, a posílit a koordinovat pomoc zaměřenou na země, odkud přicházejí do Evropy migranti. S těmito zeměmi je nutno posílit spolupráci v oblasti prevence migrace, včetně speciální technické a ekonomické podpory. Podpora zachování dobrovolné povahy solidárních opatření týkající se přerozdělování azylantů v rámci Evropské unie. Nepřijatelnost zavádění kvót či jiných trvalých opatření týkající se povinného přerozdělení uprchlíků. Uprchlíkům, kteří v naší zemi azyl získají a budou zde chtít žít, je nutno poskytnout dostatečnou efektivní pomoc směřující k co nejlepší integraci do společnosti. Poslední opatření Evropa musí výrazně zvýšit společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, k jejímž hlavním strategickým cílům bude patřit zajištění míru a stability v bezprostředním sousedství Evropské unie. Poslední poznámku chci věnovat tolik kritizovaným povinným kvótám.

Teoreticky by měli být navráceni, ale pouze za předpokladu, že je Česká republika bude držet v právně sporné detenci. A také není v rámci Evropské unie vyřešena koordinace činnosti tří evropských agentur, které se vlastně podílejí na celém azylovém procesu. Takže podle mého názoru můžeme očekávat více problémů, které nám tady ty povinně nastavené kvóty přinesou. Děkuji za pozornost.